10. Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny Chtěl bych vás informovat, že výsledkem jednání poslaneckých klubů je návrh, aby v sedmém volebním období měla Poslanecká sněmovna čtyři místopředsedy.

Tím pádem rozpravu končím a přistoupíme k hlasování.